Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Tato volba proběhla následovně: počet vydaných hlasovacích lístků 190, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků taktéž 190, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0.

Ve druhém kole volby byla tudíž zvolena do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu paní Simeona Zikmundová.